Myslím si, že zákon o lobbování určitě, dovolte mi tu nadsázku, kolegové, bude velmi lobbován, takže si to můžeme vyzkoušet v té veřejné transparentní debatě už ve výborech, ale i na plénu Sněmovny. Určitě dozná změn. A já věřím, že nám půjde o to, aby tím výsledkem bylo zkrátka jenom to, že veřejná aréna o schvalování zákonů má být veřejná, že má být jasné, kdo co ovlivňuje, s jakým cílem a výsledkem. A že to naopak žádným způsobem neoslabuje naši ústavní roli, ale pokud to uděláme správně, pravidla o lobbování, tak by to naši ústavní roli zástupců lidu, poslanců a poslankyň, mělo posílit.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, tak já tady poslouchám tu debatu.

Bude to zase jenom nějaký paskvil, známe to. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Jenom vysvětlení k tomu prvnímu bodu. A co se týká té druhé záležitosti, já jsem to zmínila, možná proto, že jsem koaliční poslankyně, jsem to zmínila mírněji než můj předřečník. Ano, zákon není dokonalý. Také jsem zmínila, že to není poprvé a ani bohužel naposled. Jenom musím zlomyslně dodat, že doufám, že prvním zákonem nebude vrácení k přepracování zákona o lobbingu, protože se to nabízelo například mnohem lépe u zákona stavebního. Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Marek Výborný. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pane ministře, paní ministryně, dámy a pánové, já bych rád velmi stručně informoval o stanovisku poslaneckého klubu KDUČSL k tomuto vládnímu návrhu zákona o lobbování.

K potřebě nějakým způsobem regulovat tuto záležitost, a to nejenom prosím pěkně na půdě Poslanecké sněmovny, ale i dalších institucí, se hlásíme a považujeme to za důležité. To na úvod. Nakonec když se podíváme i do dalších států Evropské unie na západ od nás, tak tyto systémy tam samozřejmě fungují a jsou funkční. Co ale považujeme za velmi problematické a velmi sporné, je ten vládní tisk, který sem doputoval a který dnes projednáváme, protože ten podle našeho přesvědčení, podle našeho názoru, a nakonec jsme to prezentovali i na té pracovní skupině, která k tomuto zákonu byla, je do značné míry velmi problematický, sporný.

A proto nejsme připraveni to znění, které tady je v podobě toho vládního tisku, podpořit.

Jestli toto je ta priorita, která nás teď tady nejvíce tlačí. Je to skutečně to klíčové, co teď je potřeba řešit, v okamžiku, kdy nám zbývá devět měsíců do konce volebního období? Je to vládní návrh zákona o lobbování.

To je podle mě skutečně zoufalý postup, takto nelze pracovat. Já bych, dámy a pánové velmi uvítal, kdyby se stejnou pozorností tato Sněmovna přistupovala k zákonům, které se týkají třeba exekucí, insolvencí, dětských dluhů apod.

Vláda tady přichází se zásadním návrhem vládní novely zákona, nebo s úplně novým vládním návrhem, a zároveň říká, musíme ho komplexně předělat, protože vykazuje zásadní problematické nedostatky. Takto se podle mého názoru legislativní proces nedá dělat. Už to samo o sobě je velmi problematické.

Čili to jsou i výhrady, které máme k tomuto vládnímu návrhu zákona, hlavně spíš k tomu procesu. Protože všechny ty další námitky tady nechci opakovat, už tady zazněly z úst ať už opozičních, nebo pseudokoaličních zástupců politických stran v této Poslanecké sněmovně. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

Takže tady bych se paní ministryně spravedlnosti zastala. A myslím si, že bezpochyby debata ve Sněmovně bude věcná.

Děkuji.

Protože všichni, jak tady sedíme, víme, že toto bylo politické zadání, které v zásadě Ministerstvo spravedlnosti řešilo ještě před dobou, než tam paní ministryně Benešová dorazila, a tu historii všichni dobře vědí. Děkuji.